Dobrý den, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych reagovat na vystoupení pana Bělobrádka, když jsem byl nařčen, že jsem neprávem odvolal jednoho náměstka, pana Adamce, že tento náměstek ušetřil 900 milionů.

Já jsem přišel ze druhého břehu a není pravda, že jsem byl čtyři hodiny na ministerstvu a propustil jsem ho. Takže veškeré kroky jednotlivých náměstků měly na mě osobní dopad. Přišel jsem na ministerstvo, kde můj předchůdce mi zanechal pouze 2 miliardy na národní dotace, i když věděl, že národní dotace se vyplácejí v hodnotě asi 4 miliardy. Musel jsem šetřit, a věřte, že mám připravené kroky a šetřit budu dál. Za mého předchůdce bylo na Ministerstvo zemědělství přijato 215 lidí navíc z původních 590 lidí. Takže je to nárůst minimálně 30 %. Takže si myslím, že tohle jsou kroky, které je potřeba dělat. Já bych od vás očekával úplně něco jiného. Že nám jako ministrům uložíte, abychom snížili počet úředníků, protože věřte mi, já jsem byl ve firmě, kde se za rok vystřídalo 60 kontrol a seděli tam 120 dní tito úředníci. Myslím si, že to začíná paralyzovat výrobu a není to správné. Tento náměstek jako ekonomický měl na starosti i podřízenky. Měl by se jim věnovat. Podřízenky nejsou v dobrém stavu, a pokud budu jmenován ministrem dál, budu tam dělat nějaké změny tak, abychom tyto podřízenky dostali do správné ekonomické kondice. Tyto firmy měly 800 uživatelů, je to něco jako ministerstvo, stejně veliké. A stálo nás to pouze 8 milionů korun. Na ministerstvu se vyplácí desítky a stovky milionů korun na IT. Já si myslím, že to není dobře. Takže tím jsem chtěl vysvětlit svůj první krok na ministerstvu.

Dobrý den všem.

Myslím si, že bychom se měli dostat k tomu, abychom dnes schválili pořad schůze a skutečně to projednali, když už tady probíhá taková široká rozprava reálně, akorát neprobíhá se všemi. Takže si ty názory poslanců prostě, páni ministři, nemůžete vyslechnout, protože nemají možnost vystoupit.

Všechny jsem vás odhlásil, vážené paní kolegyně, páni kolegové. Požádám vás o novou registraci. O procedurálním návrhu pana místopředsedy Vojtěcha Pikala rozhodneme v hlasování číslo dvě, které zahájím, až se ustálí počet přihlášených.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat, a to vystoupením pana předsedy Kalouska. Připraví se pan ministr zdravotnictví, poté pan předseda Bělobrádek. Prosím, pane předsedo, ještě chviličku posečkejte, protože asi část kolegů bude vést jinou rozpravu v předsálí, takže je tady poměrně velká hladina hluku... Požádám kolegy a kolegyně o klid! Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Byť souhlasím s tím, že vždycky v nějakém výjimečném případě se na základě daných podnětů může to období doplnit o kontrolu mimořádnou.

Nepochybuji například o tom, aniž bych to viděl, že chodí neskutečné množství podnětů na Kancelář prezidenta republiky. Pan premiér říkal, že na GIBSu nebyla kontrola od roku 2012.

V Kanceláři prezidenta republiky dlouho nebyla žádná kontrola. Hned tam, paní ministryně, nějakou pošlete!

Protože jste dostala dopis předsedy vlády.